Děkuji, pane poslanče.

Nemůžete tady míchat dohromady daň z nemovitosti a odpady, to s tím nemá co společného. Spousta obcí řeší přes daň z nemovitosti to, co musí potom dotovat v odpadech. Proto říkám, že nechci zasahovat do toho, jakým způsobem se k tomu ty samosprávy staví, to v žádném případě. Ale já jsem pouze vysvětlovala, že ty limity, to minimum a maximum, tam bylo dáno hlavně z toho důvodu, když jsme přecházeli přes Legislativní radu vlády, tak jsme byli upozorněni, že tam musí být nějaká hranice, kde to končí.

Děkuji. Poslední zatím pan poslanec Nacher.

Ale vy přece můžete si zvýšit koeficient třeba u daně z nemovitosti, vy si můžete zvýšit, vybrat tohle a tamto.

Děkuji. Jsou vyčerpány všechny faktické poznámky a já se táži, jestli ještě někdo chce vstoupit do rozpravy? Pan zpravodaj rovněž nemá zájem.

Děkuji za slovo. Přicházejícím kolegům a vám všem si dovolím přečíst návrh hlasovací procedury.

Následně bychom hlasovali již o návrhu zákona jako celku. Ano, děkuji. Pokud nikdo nemá nic proti navržené proceduře, tak vás prosím, abyste nás provedl hlasováním po jednotlivých bodech, a pustíme se do hlasování. Děkuji.

Ve zkratce se jedná o poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, rozšíření i na pozemky, které se stavebním pozemkem stanou teprve v budoucnu. A pokud...

A já tedy zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Hlasování číslo 329, přihlášeno bylo 145, pro bylo 14, proti 113. Výsledek je: zamítnuto. Můžeme pokračovat. Děkuji.

Kdo je proti?

Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru?

Výsledek je: zamítnuto. Poplatek ze psů zpřesnění věkové hranice ve vztahu k limitu pro sníženou sazbu poplatku. Stanovisko navrhovatele? Stanovisko výboru? Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto. Děkuji. Poplatky za komunální odpad, přechod poplatkové povinnosti dětí, které vlastní nemovitou věc, na jejich rodiče, v první navrhované variantě. Stanovisko zpravodaje? Stanovisko výboru?